Pomoc trvá delší dobu. Trvá prostě několik měsíců. Kdo z vás by to predikoval? Nakonec jste to tady poctivě přiznali i vy, že to je těžko predikovatelné.

Prostě bylo to neprůchodné, složité. Po obrovské vlně kritiky jsem to uznala a ustoupila od toho. Bylo to něco, co tady nikdy nikdo nedělal. Nikdo nemáme patent na rozum. Hledáme, nasloucháme, debatujeme.

A vlastně i s vámi jsem mluvila o celé řadě zákonů, které jsme tu dělali poprvé.

Největší část té plánované pomoci byly takzvané podpořené úvěry, plánované podpořené úvěry na základě státních záruk. A ty státní záruky schválila tato Poslanecká sněmovna. Trochu mě mrzelo, že kriticky, protože ODS to podpořila, pokud si dobře vzpomínám. On dokonce měl pozměňovací návrh. Já za to děkuju. To není kritika. A ono to není tak úplně málo.

Je tam kapacita až 500 miliard.

A jako poslední Ondřej Benešík se hlásí o slovo. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

A v rámci té události jsou uvedeny klíčové akce, které byly pořádány.

To je v podstatě celé.

Já jsem skutečně citoval z veřejně dostupných zdrojů. A pokud Ministerstvo vnitra vydá tiskovou zprávu, tak předpokládám, že v ní budou pravdivé informace.

Nicméně zaznělo tady zase opět několik nepřesností.

A taky se vzdal majetkových nároků.